Jsou tato data veřejně přístupná? Protože mě nezajímá, jestli zemřeli na vakcínu, nebo s vakcínou.

Já chci vědět, jestli měsíc před smrtí dostal vakcínu, nebo nedostal. Chci tu odpověď.

Za mě osobně tento zákon prozatím salámovou metodou směřuje k omezování lidských práv a svobod v této zemi.

Kde máte jistotu, že bude fungovat tento zákon? Kde se ve vás bere ta jistota, že bude fungovat tento zákon, když tento zákon neobsahuje nic nového, neobsahuje péči o ohroženou skupinu, neobsahuje prevenci, obsahuje pouze represe, strašení, zákazy, příkazy? Řekněte lidem, že bude platit jenom do července, že potom tady zhodnotíme, jakou měl účinnosti, a buď jej schválíme znovu, nebo ne.

Tím vyšlete signál, který uklidní spoustu lidí.

Děkuji.

Děkuji.

To je první konstatování, které považuji za docela charakteristické pro systém řízení, který v rámci pandemie byl přijat. Byl přijat individualistický plán, plán zodpovědnosti individuál, s minimální konzultací sobě blízkých osob a skupin, které byly vytvořeny na popud tohoto individualistického plánu, a zapomnělo se, že v těchto věcech je možná důležitější kolektivní orgán, orgán postavený na základě názorů, debat a bouři myšlenek, které by byly schopny dát dohromady efektivní cestu, protože nejde o to najít tu správnou cestu. Já jsem tady z tohoto místa pana ministra asi čtyřikrát vyzýval, aby se více zaměřil na důvěru občanů, aby hledal cesty, jak přesvědčit občany, že ty kroky, které činí, činí s rozmyslem, činí s určitým cílem, a aby občanům ten cíl vysvětlil.

A určitě to všichni znáte. Je velká skupina lidí, kteří jsou opravdu reálně vystrašeni, a já jim rozumím, protože když si přečtete noviny, díváte se na televizi a ostatní sociální kontakty jsou silně omezeny, tak strach těch občanů je zcela jasný a hmatatelný.

Nebudu tady teď citovat věci, měl jsem tady připravené nějaké analýzy ze Švédska apod., ale ono to není předmětem této debaty.